Já vám děkuji. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zazněl procedurální návrh.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 24. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 80, proti 6. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. Řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Dobešová, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím. Dobrý podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající.

Prosím, pokračujte. Chtěla bych konstatovat, že, tak jak paní ministryně tady uvedla, i moje předřečnice, myslím, že odborná školská veřejnost velmi kladně hodnotí tyto změny, a proto si také myslím, že diskuse vedené ať už ve výborech, či podvýborech byly velmi věcné a vedly k dobrým závěrům. Z hlediska zákona mohu říct, že jistě změny, které přináší novela, jsou naprosto správné. To, o čem se v současné době diskutuje a co je potřeba opravdu velmi precizně zpracovat, jsou podzákonné normy, které budou vyplývat právě z těchto změn. Při diskusích ať už ve výboru, či podvýborech byly specifikovány takové oblasti, jako je správné financování výuky autoškoly ve školách, které mají v rámcově vzdělávacích programech právě autoškolu ať už typu T, či B zařazenu do vzdělávacího procesu.

Myslím také na to, že je potřeba pregnantně zvážit i financování vyšších odborných škol, ve kterých se denní forma v současné době přelévá především do formy kombinované a dálkové.

Myslím také na to, že je potřeba dořešit i otázku zvyšování minimální garantované mzdy státem, která se v současné době nepružně nebo neodráží se do tabulek či platových tarifů především nepedagogických pracovníků, a je celá řada kategorií zaměstnanců, jako jsou uklízečky či kuchařky či pomocný personál a nebo řekněme i na odborných školách greenkeepři, kteří se při zařazení do platové třídy a platového stupně dostanou silně pod garantovanou státem minimální mzdu. V současné době za současných podmínek, pokud zřizovatel dofinancovává střední školy, tak tyto školy mají určité prostředky a cesty, jak dofinancovat mzdy těchto pracovníků.

To, že odborná veřejnost přijímá změnu financování, je vidět také v tom, že tak jak je mi známo z projednávání výboru pro vědu, výzkum a vzdělávání, nepřišel téměř žádný pozměňovací návrh, který by razantně změnil systém navržený Ministerstvem školství. Je to tedy pro mě velmi dobrý signál toho, že tato novela je velmi dobře připravena. Vzhledem k tomu, že zákon je otevřen, dovolila jsem si také podat již na výboru pro výchovu a vzdělávání pozměňovací návrh, který se netýká přímo financování škol, regionálních škol, ale naopak který se týká zkvalitnění odborného vzdělávání na středních odborných školách.

Můj pozměňovací návrh se týkal právě propojení odborných škol se zaměstnavateli. Proto v tomto pozměňovacím návrhu v § 57 se zabývám takovými záležitostmi, jako je spolupráce školy se zaměstnavateli při projednávání školních vzdělávacích programů Já se omlouvám, paní poslankyně, že vám opět vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegové a kolegyně, jestli máte něco důležitého, co potřebujete řešit, jděte do předsálí, ať se zde nepřekřikujeme. Prosím, pokračujte. Děkuji.